Poptávku po malém náběhu sankcí, pokut, které by případně řešily porušení tohoto nařízení, upravuje a řeší ustanovení § 63 našeho návrhu. Vláda samozřejmě vnímá, že ochrana osobních údajů zasahuje velkou většinu života společnosti. Některá pravidla jsou nová a praxe se bude muset ustálit. Proto vláda navrhla toto ustanovení a umožní, aby Úřad na ochranu osobních údajů vůbec nevedl řízení o přestupku, když správce udělá např. chybu z nedbalosti a je ochoten ji napravit. To by mělo pomoci uklidnit znepokojení, které se šíří.

Dosavadní model inspektorů není příliš funkční a v žádném případě podle diskusí i s Evropskou komisí neobstojí nárokům Evropské unie. Co se týče konkrétních věcí o samotné struktuře, tak určitě se nebráníme některým návrhům, které by tady tohle mohly vyprecizovat. O sankcích samozřejmě ze zákona už jsem hovořil. Pokuty blíže upravuje přestupkový zákon. Tady v této oblasti se nemění právní řád České republiky. V současné době jsou nastaveny sankce v právním řádu, jejichž nejvyšší výše je deset milionů korun, ale pokud bych hovořil o některých konkrétních případech, tak vám mohu říci, že maximální výše, kterou dostala velká obec, jednalo se pouze o desítky tisíc korun. Co se týče samotných sankcí a návrhů vlády, potažmo Ministerstva vnitra, tak jsme navrhovali zastropování těchto sankcí, ale samozřejmě tento návrh neprošel a můžeme tady na tohle téma opět vést diskusi a bavit se o zastropování sankcí pro malé obce, ale jak už jsem zmínil, určitě náš právní řád nezná nebo nemůže vybrat nebo osvobodit určitou skupinu, která by byla osvobozena od sankcí. Bylo by to nesystémové, bylo by to diskriminační.

Část médií však přesto, možná že z konkrétní neznalosti věci, má určité obavy, ale tato úprava byla navržena po celé řadě diskusí se zástupci mediální sféry. Naším cílem je zachovat dosavadní rovnováhu ústavně zaručených práv a svobod, tedy ochrany soukromí na jedné straně a svobody projevu na straně druhé. Respektujeme také dílčí úpravu v sektorových předpisech, tiskový zákon, ochrana zdroje, právo na odpověď.

Sami dobře víte, kolik takových případů, co se týče prodeje, popř. zcizení osobních údajů bylo.

Otázka, samozřejmě vždycky může být ta osvěta větší, ale Ministerstvo vnitra již od minulého roku na kampani, co se týče vstupu do účinnosti GDPR, usilovně i ve spolupráci s ostatními resorty pracuje.

Každopádně by mělo posílit právo každého zacházet se svými osobními údaji. Když vložíte fotografii na jednu sociální síť, bude moci být přenesena na jinou. Zvyšuje se důraz na technickou bezpečnost osobních údajů. Když data uniknou, podniky či úřady musí nahlásit tuto skutečnost na úřadu osobních údajů. Na druhou stranu se zrušuje ohlašovací povinnost na Úřad pro ochranu osobních údajů ke zpracování těchto údajů, takže dojde i k určitému samozřejmě zjednodušení. Dále dojde ke sjednocení pravidel pro ochranu dat v celé Evropské unii. Sjednocují se kompetence úřadů pro ochranu osobních údajů v celé Evropské unii. Zavádí se tzv. pověřenec. Ti, kdo se osobními údaji živí, budou muset mít pověřence. Vláda České republiky navrhla 15 let věku pro tento souhlas. Bude se klást důraz na skutečné riziko kdo provádí malá zpracování a nemá citlivé údaje, nemá tolik povinností jako např. nemocnice.

A není to, řekněme, takový ten tlak na to, že přijde něco opravdu převratného. Já v tom vidím určitou evoluci, sjednocení a hlavně ochranu těch osobních údajů před velkými i národními a mezinárodními korporacemi, které zpracovávají osobní data. Děkuji vám. Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Pan poslanec Benda. Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministry, paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, nebudu už reagovat na závěrečné slovo pana navrhovatele. Myslím si, že ve většině věcí nemá pravdu, ale to doufám, že se nám podaří vyřešit při jednání na výborech. Rozprava byla skutečně bohatá, ukazuje se, že se jedná o zásadní problém.

Dále byly jako další výbory navrženy výbor zdravotní, výbor volební a výbor hospodářský a nebylo navrženo žádné zkrácení lhůty. Děkuji, pane zpravodaji.